Jinými slovy, pod kterým velením a pod kterou činností momentálně ti vojáci budou fungovat, když budou francouzští vojáci útočit pod velením Francouzů za zájmy Francouzů a my budeme za zájmy OSN.

V krátkosti opravdu silně parafrázuji znění těch dvou smluv.

Pokud ale podle těchto dvou smluv, které budou následovat, budou součástí francouzského intervenčního sboru, který je mimo tady ten reglement OSN, tak potom tady něco není úplně v pořádku.

To je problém, který se ukázal i v tom mezinárodním společenství, když se i ostatní státy měly, nebo neměly zapojit, a já bych rád, aby i tato ctěná Sněmovna si uvědomila dosah svých kroků a rozměr, do kterého zavádíme české vojáky a přes české vojáky potažmo celou Českou republiku v rámci vztahu ve válce v Mali.

Děkuji za slovo.

A za třetí, je nutné, aby Evropa a Česká republika převzaly větší odpovědnost za stabilizaci problémových oblastí ve svém sousedství, protože je zcela zjevné, že nikdo jiný to za nás neudělá. To znamená, je to aktivní příspěvek České republiky v boji proti migraci do Evropy. Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Pokud nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Pan ministr? Paní zpravodajka? Není tomu tak. Můžeme tedy otevřít rozpravu podrobnou, protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat. A tady se hlásí paní zpravodajka v podrobné rozpravě. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem avizovala v obecné rozpravě, navrhuji tedy usnesení, aby Poslanecká sněmovna schválila usnesení doporučené výborem pro obranu, které jsem přednesla v rámci své zpravodajské zprávy, tedy aby vyslovila souhlas s působením sil a prostředků Ministerstva obrany v této misi.

Nikoho nevidím.

Pokud se opravdu nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

A jakmile se počet přihlášených stabilizuje, rozhodneme o návrhu na usnesení.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat o druhém návrhu na usnesení a tam už je potřebná normální, běžná nadpoloviční většina, a to je žádost pro vládu České republiky, aby informovala o působení našich vojáků v Mali.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tato část usnesení byla schválena. Děkuji ministru obrany, děkuji ministru zahraničí, zpravodajce a končím bod číslo 448.